Loni. To byl váš pozměňovací návrh a měli jste šanci ho oprášit. To byla odpověď a bylo to v momentě, kdy jsme tady projednávali důvěru vládě. Třetí poznámka k tomu odpovědnému hospodaření a rozpočtu.

Tak za prvé je to přesně to, co jste kritizovali vždycky na těch předchozích vládách. Jenom připomenu, že tady byl ve druhém čtení.

Ale není to tady. Takže vy počítáte s nižšími výdaji, ale ten zákon v Poslanecké sněmovně ještě není.

Čtvrtá poznámka se týká čistě mé oblasti ochrany spotřebitele. Když se podíváte na kapitolu 349 Energetický regulační úřad, oproti původnímu návrhu je tam méně o bezmála 15 milionů korun. My tu agendu na ty mimosoudní orgány, jako je třeba ERÚ, tak navyšujeme, snažíme se více chránit spotřebitele. Vy to máte ve svém programovém prohlášení.

On říkal, že k tomu nedojde.

Větší povinnosti na ten úřad, větší ochrana spotřebitele, ale přitom ten rozpočet bude a je sesekán.

Pokud jde o tu část protiinflační, pane ministře, my jsme tady měli na rozpočtovém výboru debatu i s šéfkou Národní rozpočtové rady, která vysvětlovala, co je to ten rozpočet.

A je to začátek. V teoretické rovině bych s tím souhlasil, ale tady si myslím, že ten příklad pokulhává, je to špatně.

Kompenzační bonus má být osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Marian Jurečka navrhuje do předlohy doplnit odklad termínu splatnosti DPH za celé období roku 2020.

Dále.

Členem rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný do čtvrtého stupně. A tak dále a tak dále. Pak jsou tady nějaké další návrhy.

A pak jsou tady další návrhy kompenzačního bonusu, rozšířit jeho dopad na ostatní obory v momentě, když ten postižený nebyl postižen přímo zákazem nebo omezen tou činností.